To je něco, protože opravdu neporučíme větru, dešti, co půjde přes všechno. A půjde to i přes jakoukoliv legislativu. Proto jsem řekl, a držím to a budu to držet, že jsme připraveni diskutovat jakékoliv vylepšení, jakýkoliv rozumný názor, který například z pohledu vodního režimu na Šumavě pomůže.

A budeme dělat celou řadu dalších věcí, aby Šumava nevysychala. Na této novele víc jak rok dělaly desítky a možná stovky chytrých lidí a určitě to nebyli jenom ekologičtí aktivisté nebo jenom vědci. Ta novela má v sobě celou řadu věcí, které obce i kraje dlouhodobě chtěly. Takže každý ten paragraf můžete vzít z jiné strany a pitvat ho a říkat si, jestli náhodou při tomto právním výkladu nemůže znít jinak. Ale to opět znamená, že si nevěříme.

Vadí ten tzv. suchý les. On to není suchý les, ony jsou to suché dospělé stromy a pod nimi už rostou miliony malých stromečků.

Není možná.

Uvidí, co udělá klimatická změna. Uvidí, jak si příroda pomůže na bezzásahových územích, a rozhodnou určitě moudře, jak dál se Šumavou. Opravdu nechceme být inženýři ani sociální, ani přírodní inženýři. A není to experiment. V našem pojetí to není experiment. Věřte mi, že bych si ho nedovolil, nikdy bych si ho nedovolil. právě proto jsem to patnáctileté moratorium chtěl dát. Chtěl bych závěrem, vážené kolegyně, vážení kolegové, říct, že není to zákon pro Národní park Šumava. Je to opravdu zákon pro všechny národní parky. My jsme přesvědčeni, že ty zájmy tam lze skloubit. Jsme naprosto otevřeni dalším debatám obcí, aby se tam lidem žilo dobře a aby opravdu ti lidé si řekli, zda v tom parku chtějí, nebo nechtějí nadále být, co jim to přináší a co jim to odnáší, aby se mohli svobodně rozhodnout. Jsme absolutně připraveni ve velmi otevřené debatě v rámci druhého čtení ve výborech, jsme připraveni pořádat odborné semináře a zvážit každý rozumný návrh.

Pane zpravodaji, máte šanci k závěrečnému slovu. Prosím. Děkuji, pane místopředsedo. Teď už opravdu jenom ty nejnutnější zpravodajské povinnosti. Jeden kolega vystoupil dvakrát. Padlo celkem sedm faktický poznámek. Několikrát padl návrh na zamítnutí novely v prvním čtení, několikrát zazněl návrh na vrácení předkladateli. Co se týče návrhu na přidělení do výboru, pak tu bylo hovořeno o výboru pro životní prostředí, hospodářském výboru, výboru pro veřejnou správu a regionální rozvoj a zemědělském výboru. Pan kolega Šidlo navrhl prodloužení lhůty o 20 dnů a pan kolega Zahradník navrhl prodloužení lhůty na projednávání ve výborech o 30 dnů. To je vše. Děkuji. Můžeme tedy přistoupit k rozhodnutí o návrzích, které byly podány. Ano, pan předseda Stanjura ještě. Prosím. Sice bylo avizováno ukončení jednání komise.